Děkuji za slovo.

Ono se to neukázalo u volby předsedy mandátového a imunitního výboru. Ono se to ukázalo teď, při volbě předsedy Poslanecké sněmovny.

Plně respektuji. Jenom chci, aby voliči věděli, že toto uskupení je odpovědné za vládu Andreje Babiše bez důvěry, která nám bude možná vládnout mnoho a mnoho měsíců. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. A mám tu... hlásí se tady faktická poznámka pana Michálka. Upozorňuji, že nemáme otevřený bod. Takže jedině přednostní právo. Takže po panu předsedovi Kováčikovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vaší volbou, věřme, se otevřelo to, že Poslanecká sněmovna může začít plnit svoji roli, kterou z Ústavy a ze zákona má dánu. Poslanecký klub KSČM je připraven na této roli spolupracovat. Je připraven diskutovat. Je připraven prosazovat volební program Komunistické strany Čech a Moravy a je připraven spolupracovat na všech zásadních věcech, které zde určitě po dobu, věřme, celých čtyř let přijdou.

Děkuji za slovo. Tím, že to budeme opakovat několikrát, tak tím se to nestane pravdou, pane Kalousku. My jsme to už řekli před několika týdny. My jsme před několika týdny řekli, že jediná schůdná cesta k ustavení této Poslanecké sněmovny a začátku fungování legitimní demokratické parlamentní práce je toto pouze jediná varianta, která je schůdná. Takže to platí. A my se těšíme na další spolupráci i v té protikorupční agendě, jak tady poměrně jasně zaznělo. Myslím si, že i z dob vašeho vládnutí jsou tady poměrně velké resty. Děkuji. Pan předseda si přeje reagovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo Michálku, představte si, že prší.

My říkáme, že prší. Přicházíte vy a říkáte: To, že budete tvrdit, že prší, ještě neznamená, že prší. Ono skutečně prší. V tuhle chvíli je odstartován projekt jednobarevné vlády bez důvěry, bez kontroly Poslaneckou sněmovnou. Já to prosím pěkně respektuji. Ale vy jste teď v tuhle chvíli součástí uskupení, které umožňuje menšinové vládě vládnout libovolně dlouho bez důvěry na základě dohody pánů Babiše a Zemana. Bude to trvat přesně tak dlouho, jak se panu Babišovi podaří získat důvěru pro jeho vládu. Pak tu odpovědnost transparentně ponesou ti, kteří mu tu důvěru umožní získat. Ale do té doby vy jste odpovědní.

Já jenom chci, abychom se na tomhle domluvili. Plně to respektuji. Je to vaše rozhodnutí. S plnou politickou odpovědností jste se takhle rozhodli. Ale také tu odpovědnost ponesete.